Domníváme se, že to je jediná možná cesta, a tak jak jsem bedlivě poslouchal i své předřečníky, a opravdu to vnímám ne jako střet opozice a vlády, ale jako hledání řešení, je to jediná možná cesta, tak abychom malým a středním podnikatelům a obcím neztížili tu situaci, ve které se v této chvíli nezaviněně, a nezavinila ji ani vláda, do které jsme se v této chvíli dostali. Takže náš návrh je ten, jak jsem tady přečetl, a nepodpoříme to, co teď je navrženo, to znamená, že kompenzace by šla na úkor rozpočtů měst a obcí a krajů. Děkuji vám za pozornost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku mi dovolte říci, že pomoc živnostníkům, malým firmám a všem, kteří byli postiženi koronavirovou krizí, tato pomoc je potřebná a nutná. S čím však nemůžeme souhlasit a co je pro nás nepřijatelné, je způsob, jakým vláda vytahuje na takovouto pomoc peníze z rozpočtu samospráv, a to bez předchozího varování. Kdyby paní ministryně na začátku přišla s tím, že ty výpadky pro obce a kraje budou existovat, že budou masivním způsobem, jak dnes o tom hovoří, nahrazeny, tak možná bychom si dnes tuto diskuzi mohli odpustit. Dnes ráno jsem si ještě myslela, že tento den bude černým dnem pro obce.

A pevně doufám a věřím, že paní ministryně zde vystoupí a navrhne způsob, jak tyto výpadky, oněch 16 miliard, obcím a krajům jednoduchým způsobem a hlavně rychlým způsobem nahradit. Možná to zde již zaznělo, ale víte, o kolik v průměru tímto opatřením, tímto bonusem přijde každá obec na jednoho obyvatele?

Situace, která je dnes, se zdá, že to nebude 11 %, ale možná 20 %. Co nás k tomu vede, k takovémuto odhadu?

Ještě mi dovolte právě v rámci této diskuze zmínit jednu věc. Pandemie koronaviru skutečně zasáhla nejen Evropu a celý svět, náš stát, ale všechny kraje, města, obce, a to bez výjimky. A vzpomeňte si na to, jakým způsobem starostové a starostky se zachovali na počátku a během oné koronavirové krize.

A jakou odměnu dostali od vlády?

Já bych ráda zde zmínila ještě tiskovou zprávu Ministerstva financí, kdy paní ministryně vyzývá obce i města, že by stejně jako stát neměly své investice omezovat, ale naopak zvyšovat, a upozorňuje na to, že vláda, píše se v tiskové zprávě, včera schválila novelu státního rozpočtu, která navyšuje výdaje státu o dalších 40 miliard.

Paní ministryně, jen musím podotknout, že tuto možnost obce a města nemají.

Tak myslím, že těch komentářů v tomto ohledu bylo již dost.

A to jsou pouze čísla, protože proč mají obce a kraje peníze na účtech? Zkrátka jde o úspory, které jsou většinově vázané na probíhající nebo připravované investice a slouží také k tomu, aby byly předfinancovány evropské a národní dotace, které se proplácejí většinou zpětně.

A zatřetí je třeba konstatovat, že tyto v uvozovkách úspory na účtech obcí a krajů nejsou peníze státu a nepatří mu.